Podle dat Rady Evropy je Česká republika v počtu 180 vězňů na 100 000 obyvatel sedmá v Evropě a třetí v Evropské unii po Slovensku a Litvě. Je tedy důležité si položit otázku, jestli je možné začleňovat osoby ve výkonu trestu opět do společnosti. Jedinec, který se chce ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody změnit, se musí chtít změnit sám. Musí změnit své hodnoty, zaměření a musí dodržovat společné standardy chování, jak společenské, tak i právní normy. Také bude záležet, jak okolí bude k jedinci otevřené. Začlenění odsouzených zpět do společnosti je velice složitý proces, protože odsouzení žili problémovým životem a ve vězení mohli od dalších odsouzených získat spousty špatných návyků a rad. Je nutné na ně neustále kladně působit již ve vězení, pokusit se odstranit záporné návyky a snažit se o změnu jejich myšlení tak, aby přišli na to sami, že by bylo pro ně samotné a v konečné fázi i pro společnost , pokud by se začali ubírat tím správným směrem, to je především nepáchat trestnou činnost. Stát vynakládá nemalé finanční prostředky na podporu těchto odsouzených, kde se zapojí i státní i nestátní organizace, různé soukromé neziskové subjekty, ale především to záleží na samotném jedinci, zda chce svůj život strávit po vězeních, ve věznicích, nebo být plnohodnotným, přínosným občanem v prvé řadě sám pro sebe, potažmo pro svoji rodinu a následně i pro společnost.

Proto navrhuji tento bod, jak jsem již říkal, s názvem Prevence kriminality jako prostředek ke snižování kriminality v České republice. Máme připravený projekt, který má pomoci odsouzeným, kteří se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody, a následně jim pomoci po jejich propuštění. Může pomoci i jeho rodině, v otázce zajištění ubytování, splácení dluhů a umožnit mu vést řádný život. Prosím o zařazení tohoto bodu po již zařazených pevných bodech. Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegové, kolegyně, já bych tady rád zařadil bod, který by se měl jmenovat Stát nestíhá vyplácet penze a nyní chodí seniorům dopis od zdravotních pojišťoven, že dluží.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se obhajuje tím, že počet žádostí je daleko větší než v minulých letech, nicméně je poměrně dost nepřijatelné, aby lidé, kteří si o důchod řádně zažádali, se dostávali do dluhových pastí tím, že zdravotní pojišťovny po nich budou požadovat zdravotní pojistné, které by za ně už měl platit stát.

A vzhledem k tomu, že těch lidí, kteří jsou takovýmto způsobem poškozeni, může se také stát, že tím, že nemají ještě vyměřen důchod, tak se budou dostávat samozřejmě i do finančních problémů, protože v případě, že tato dávka jim nebude chodit, tak si budou muset jít žádat zase o jiné dávky, protože v podstatě nebudou mít čeho žít.